Takže to usnesení, které tady navrhujete, je splněno.

Druhý delegovaný akt bude také posuzován členskými státy.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedo.

Prosím, pane ministře.

K tomu nám bude sloužit jádro, nicméně to jádro bude trvat dvacet let, možná o něco méně, patnáct, sedmnáct, ale v mezidobí je nezbytně nutné budovat zdroje plynové. V posledních týdnech jsme opravdu byli mimořádně aktivní a možná jste zaregistrovali, že Česká republika a Francie ziniciovaly obrovskou mediální kampaň napříč celou Evropou.

Dlouhodobý cíl tedy udržet zde stabilní zdroje díky tomuto může být naplněn.